Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, já se omlouvám, já ještě neumím v této Sněmovně vypouštět popáté stejný ohřátý vzduch ani se opírat o řečnický pult, takže zkusím být faktický. My jsme absolvovali minulý týden schůzi hospodářského výboru a chtěl bych se velmi ohradit proti tomu projednávali jsme tam několik kapitol státního rozpočtu a chtěl bych se velmi ohradit proti tomu, že jsme rezignovali na státní rozpočet, nebo že kdybychom měli další dva měsíce, tak bychom přečetli ty dokumenty a udělali zásadní změny. Zásadní změny leží někde jinde. Nevím, jak máme řešit problém, že Český telekomunikační úřad dostane 150 lidí, kteří budou řešit spory mezi operátory a klienty, a budeme se bavit o tom, jestli to má být soud nebo Český telekomunikační úřad. Problém je někde jinde proč je těch sporů tolik. Přestože energetická náročnost průmyslu klesá a šetří se v mnoha programech, tak máme toto udělat. Ten problém leží někde jinde a my neseme jenom jeho následky. Já teď nechci ukazovat prstem, kdo to zavinil. To je úplně zbytečné, ale je potřeba z tohoto státu ne udělat stát efektivnější, protože ten řeší jenom následky, ale stát štíhlý, protože ten řeší problémy a nenosí nové. Dokud toho nedosáhneme, tak veškeré debaty o tom, jak máme kosmeticky upravit státní rozpočet, jsou naprosto zbytečné. Já bych si dovolil apelovat nejen na těch 118 poslanců, kteří jsou tady noví, ale na všechny. Někdo kdysi řekl, že jsme byli stvořeni Bohem, nebo přírodou, s dvěma konci. Chtěl bych vážené kolegy a kolegyně požádat o to, abychom k tomu myšlení aspoň občas používali ten správný konec.